Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Grospiče. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Považuji ho za velice závažný z několika důvodů. Ten první důvod je, nebo jeden z těch důvodů je, že téměř přes 50 tisíc lidí tady tvoří v podstatě doposud různými právními předpisy upravovanými ozbrojené složky, které nejsou zcela pod kontrolou českého státu a mohou být pod vlivem často organizací nebo firem, na které nemá stát zatím žádné příliš legitimní možnosti působení.

Bezpečnostní agentury anebo lidé, kteří pracují v různých strážních službách, jsou často využíváni a pracují formou agenturních zaměstnanců. To je velice vážný problém, se kterým je potřeba se vypořádat, a věnovat tomu také pozornost při projednávání tohoto zákona. Děkuji, to byly faktické poznámky. Dříve než pozvu k mikrofonu pana poslance Korte, který je další v pořadí, dovolte mi načíst omluvy.

Nyní již prosím pana poslance Korteho. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Než přistoupím k věci, paní předsedající ano, na druhý pokus se vám to povedlo. Děkuji. Za druhé.

Děkuji. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Jak zde bylo řečeno, tento návrh zákona o bezpečnostní činnosti představuje úplně novou právní úpravu, která má závažné dopady nejen na provozovatele těchto služeb, ale i zaměstnance, jak bylo řečeno, je to kolem 50 tisíc osob, ale i na jejich klienty, tedy zadavatele těch služeb, ale především a zejména na touto činností dotčené osoby, na které bychom měli myslet na prvním místě. Tato oblast byla jakožto živnost koncesovaná dosud chabě, resp. skoro vůbec nijak regulovaná, a skýtala tedy řadu bezpečnostních rizik jak pro klienty, tak pro objednatele, tak i pro podnikatelské či politické subjekty a koneckonců i pro celou společnost v případě možného zneužití samotnými bezpečnostními službami, zločineckými skupinami či zpravodajskými službami cizích států. Návrh se pokouší o eliminaci těchto rizik.

Pardon.

Myslím, že vynětí z živnostenského zákona a samotný zákon jako takový je dobře, je dobře definice těch dvou typů této činnosti, komerční a nekomerční, čili pro soukromou potřebu, i s vydělením těch poddruhů, typů té činnosti.

Líbí se mi, že zákon stanoví podmínky k vydání licence, podmínky obecné pro výkon bezpečnostní činnosti, definuje svéprávnost, bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní a zejména odbornou způsobilost.

Kladně hodnotím zákaz souběhu nebo křížení těch činností. Příklad.

Významným plusem je dle mého povinnost mlčenlivosti, která trvá do skonání věků, i po skončení smluvního či pracovněprávního vztahu. Myslím si, že dobře je též povinné pojištění odpovědnosti.

Ale tím to, dámy a pánové, končí. Je třeba se zaměřit na ty slabiny. K výkonu dozoru má být zřízeno nové pracoviště na Ministerstvu vnitra o síle cca 40 zaměstnanců.

Činnost dozoru se soustřeďuje pouze na kontrolu plnění kvalifikačních předpokladů a administrativních povinností.

Provozovatel je při výkonu soukromé bezpečnostní činnosti, služba soukromého detektiva, povinen: a) dbát na ochranu osobnosti, základních práv a svobod a ochranu osobních údajů všech osob, b) vést seznam osob vykonávajících soukromou bezpečností činnost. Ministerstvo stanoví vyhláškou náležitosti seznamu podle odstavce 1 písm. b). Dámy a pánové, promiňte, ale to je směšné. Činnost soukromého detektiva představuje, a to nejen při eventuálním nasazení operativně technických prostředků, závažný zásah do základních lidských a občanských práv garantovaných Listinou základních práv a svobod.